Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní.